Dámy a pánové, vím, že tato Sněmovna má řadu dalších úkolů, že máte hodně legislativní práce před koncem mandátu, a přesto si troufám tady před vás předstoupit, abych alespoň na nějakou chvíli přilákala vaši pozornost k debatě o budoucnosti Evropské unie, které by se Češi měli velmi aktivně účastnit.

Prosím pokračujte.

Myslím si, že je naprosto zásadní, aby si Česká republika ústy svých nejvyšších představitelů, lidí, kteří jsou zvoleni občany, řekla, zda Češi mají být uvnitř takového společenství. Nebudu tady vykládat o tom, jaké jsou výhody členství v Evropské unii. O tom jsem hovořila posledně. Bylo by dobré, pokud budou debaty, které půjdou proti tomu, aby všichni, kteří jsou přívrženci toho, abychom zůstávali vně, řekli, jaká bude cena za neEvropu. Myslím, že by to měli slyšet také občané. Vidíme, že dnes při jednání o brexitu vyplývají na povrch právě nevýhody, které budou plynout pro Velkou Británii z té varianty neEvropa, a samozřejmě, že Evropa sama za brexit také zaplatí svou cenu.

Zásadně říkám nejvhodnější, nikoliv nejvýhodnější, protože to někdy sklouzne na debatu o tom, kolik nám Evropa platí, takové to má dáti dal. Nikdy jsem nebyla přívržencem takto zjednodušeného pohledu na Evropu a na výhody spojené s členstvím v Evropě. Z čeho jsme vycházeli, když jsme připravovali Bílou knihu?

Klesá nám počet občanů, obyvatel.

Víte, že toto je nové téma v Evropě.

Jsem velmi ráda, že Česká republika je výjimkou a že tady je, pokud se nemýlím, první nebo druhá nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Nicméně v Evropě je problémem dlouhodobá nezaměstnanost, zejména, a to je varující, u mladých lidí, kdy musíme také dořešit míru veřejného i soukromého zadlužení v některých státech Evropy. To jsou ty ekonomické faktory.

I to je jeden z důvodů, proč musíme zmodernizovat naše systémy sociálního zabezpečení. Myslím si, že všichni vnímáme, že digitální svět teď vstupuje do všech sfér našeho veřejného i soukromého života. Svět práce se bude muset měnit a nové technologie budou vytvářet nová pracovní místa a nahrazovat jiná. Vzniknou nové formy zaměstnání a nové modely podnikání. Toto jsou závažná témata, která se týkají všech zemí Evropy a která si zaslouží společnou debatu o společných řešeních.

Varianta jedna pokračování v dosavadní praxi.

Proto si myslím, že je docela žádoucí, abyste kriticky na základě faktů zvážili, jestli nám to skutečně nevyhovuje a chceme to jinak. Protože toto je současnost. Varianta jedna je pokračujeme dál. Varianta dvě minimalistická. Pojďme pokračovat společně v budování pouze jednotného trhu. To znamená v zásadě pojďme se omezit na ekonomické společenství a pojďme potlačit politické společenství.

Varianta tři to je ona vícerychlostní Evropa. Státy, které chtějí, budou dělat více. Takto zní podtitul varianty tři. Tedy ty členské státy, které jsou připraveny prohloubit spolupráci, tak mohou učinit, přičemž ostatním státům zůstanou dveře otevřené, aby se mohly připojit později.

A to bude spočívat na rozhodnutí České republiky jako suverénního státu v měnové politice.

Udělat revizi toho, co je skutečně nutné řešit společně v Evropě, a to potom řešit efektivněji a na spoustu věcí rezignovat, neřešit je, nechat to na suverénních státech. A pak je tady scénář dělat mnohem více společně. Členské státy by se měly rozhodnout sdílet mezi sebou více kompetencí, zdrojů i rozhodovacích pravomocí, včetně toho, čemu se dneska říká vytvoření evropské vlády, společného ministra financí a řady dalších věcí.